Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Nyní budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Zkrátili jsme tedy lhůtu k projednávání ve výborech. Ukončuji projednávání tohoto návrhu.

Předávám řízení schůze.